Kromě Transparency International hlavně aktivisté z Milionu chvilek, já říkám Milionu chvilek nenávisti.

To je otázka, jestli věří lidi, to není nic proti tomu. Je potřeba podporovat média, inzeráty, ne? Budou volby, tak teď budou mít žně.

Takže oni se vždycky zaklínají strachem o demokracii, když jde samozřejmě o pětikoalici, ale ani organizovaný zločin ve vládě jim nevadí, to je evidentní. Tito aktivisté proti mě zorganizovali přes třicet demonstrací, dokonce je organizují i teď, když jsem v opozici, ale kvůli skandálům pětikoalice ani jednou.

Jedna parta!

I některé vlády.

Neuvěřitelné!

On říká: Ne, mně to nevadí, ilegální migranti.

Takže co říká Evropský parlament?